Dovolte mi proto, abych srovnala hospodaření státu, resp. vlády, s hospodařením obcí a měst. Pan premiér Andrej Babiš i paní ministryně Schillerová často kritizují obce a města za to, že mají na svých účtech desítky miliard korun, že dostatečně neinvestují a že si mají vzít příklad ze státu. S tím nemohu souhlasit. Zde je totiž možné vidět obrovský rozdíl v přístupu obcí a měst a přístupu vlády k hospodaření. Obce mají na svých účtech peníze proto, že myslí na budoucnost. Mají je tam proto, aby mohly investovat větší celky, větší občanskou vybavenost. Spoří si peníze na spoluúčast při financování dotací, na obnovu vodohospodářské infrastruktury. A spoří si je právě v okamžiku, kdy je hospodářský růst. Důvod?

Ještě jednou opakuji, obce a města myslí na budoucnost, na rozdíl od státu a této vlády. Její hospodaření se dá charakterizovat dvěma slovy, a to zapomnění budoucnosti. Dle našeho názoru tento zákon je toho důkazem, a z toho důvodu klub Starostů a nezávislých tento návrh nepodpoří.

Děkuji za slovo. Já jsem při prvním čtení navrhl zamítnutí zákona, vysvětlím proč. Já tu novelu zákona považuji za velmi nezodpovědný nápad.

Já bych tomu rozuměl, kdyby to vláda chtěla v době ekonomického poklesu, kdyby klesaly příjmy státního rozpočtu, kdyby tu byly nějaké nenadálé situace, jako jsou povodně, a vláda by si skutečně potřebovala sáhnout na volné peníze, tak bych tomu rozuměl. Ještě doplním, že peníze v rezervním fondu se využívají rovněž v době, kdy tzv. důchodový účet je v minusu, to je v okamžiku, kdy máme více nezaměstnaných, nejsou tak dobré odvody do státního rozpočtu z povinných odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů. V takovém případě aby vláda dokázala zabezpečit důchody, si do tohoto fondu může sáhnout a ten deficit pokrýt.

Já to považuji za velmi nezodpovědné.

Já si myslím, že docela dobrý zdroj pro ty náklady penzijní reformy by byl právě tento rezervní fond, který byl vždy od začátku plánován tak, aby oddělil peníze z prodeje státního majetku a z mimořádných příjmů, aby je nezodpovědné přerozdělující vlády neutratily na zbytečnosti, ale šetřily je na období krize nebo na nějaké strukturální reformy.

Vláda má dostatek peněz na přerozdělování. Zachraňme tyto peníze před touto nezodpovědnou vládou! Zachraňme je pro budoucnost a neschvalme tuto novelu zákona! Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Stát má nějaké zdroje, které jsou dneska z jednorázových příjmů, resp. v tuto dobu jsou to opakované příjmy, ale od státních podniků, které je často obtížné predikovat. Jedna je, že ty příjmy budou rovnou příjem státního rozpočtu, druhá verze je, druhá možnost je, že ty příjmy budou v nějakém fondu a budou specificky určené např. na sanaci ekologických škod, na budování dopravní infrastruktury.

My považujeme tento přístup za nešťastný. Buď ať to jsou tedy skutečně příjmy státního rozpočtu, s kterými se bude rozpočtovat, s kterými se bude počítat dopředu, anebo ať je to oddělený fond na speciální účely. Základní problém návrhu vlády je, že umožňuje manipulovat s výsledky hospodaření státu.

Tím pádem až bude prezentován výsledek hospodaření státu, tak o několik miliard nebo desítek miliard to vyjde lépe, přestože se reálně to hospodaření absolutně nezmění. Nám tohle přijde naprosto nevhodné, abychom Ministerstvu financí a vládě umožňovali mást veřejnost a účelově zkreslovat představu lidí o skutečném hospodaření státu, navíc ještě utrácet ty peníze za mandatorní výdaje. Dnes už ten zákon počítá s tím, že v případě, že důchodový systém bude v minusu, tak je možné to z tohoto rezervního fondu sanovat, ten minus. Ale vzhledem k tomu, že důchodový systém je teď podle predikce vlády na poměrně krátkou dobu, ale na nějakou dobu bude v plusu, tak oni přesto chtějí umožnit převádět peníze do rozpočtu jako běžný příjem bez omezení účelu. Můj pozměňovací návrh dělá jedinou věc znemožňuje vládě tato účelová zkreslování výsledku hospodaření státu, škrtá možnost převádět to do rozpočtu jako běžný příjem.

Děkuji za podporu toho návrhu.

Děkuji, pane předsedající. Žijeme v unikátní době. Ekonomika roste nebývalou rychlostí, nezaměstnanost je minimální, zaměstnanost vysoká, díky zvyšování mezd se zvyšují odvody.

Nezlobte se, ale tahle vláda vládne způsobem po nás potopa.